Takže naopak si myslíme, že by se lidé měli dočkat adekvátně vysokých důchodů.

A nechceme privatizovat důchody. Teď podle Aaronova pravidla by zavedení fondového systému mělo být výhodnější, pokud je výnos soukromých penzijních fondů vyšší, než je součet míry růstu populace a průměrných mezd. Náklady demografického stárnutí dopadnou na produktivní a neproduktivní generaci bez ohledu na typ důchodového systému.

Jak všeobecně?

Tady autor píše, že privatizace důchodového systému je záslužná. No tak to tedy ne. Ale tady to hrozí od vlády pětikoalice samozřejmě. A poměrně úspěšně. Ještě jsme to pak zrušili.

Takže je to jiný model. Tak ale to je přesně ono. V současné době ovládají politickou debatu o penzijní reformě směry, které jsou sice politicky protichůdné, ale mají jedno společné, řeší důchodový problém pomocí zadlužování.

Obě řešení skrývají vážná úskalí. Skutečná reforma by měla být rozpočtově neutrální, to je nevytvářet nové důchodové schodky, ať už explicitní, nebo implicitní.

To my nechceme.

Takže to je zcela jasné.

Vidíme, že ten materiál má poměrně velké mezery, musím říct.

No, tak trvá?

Je to vážná věc.

Pojďme se podívat na to, jaké je to mezinárodní srovnání důchodových systémů.

A protože důchodové systémy ovlivňují národní tradice i místní zvyklosti, najdeme velkou rozmanitost penzijních systémů. Evropská unie nedoporučuje žádný jednotný model důchodového zabezpečení. Evropské země provádějí změny svých penzijních soustav velmi opatrně. Některé tendence jsou však podobné.

Velká Británie je příkladem spíše liberálnějšího modelu. A musím říct, ty pohledy jsou na to různé.